I bez toho, že bychom podlehli vábení ke zrušení a novému vypsání tendru, jsme se dostávali do značného časového presu. Koncem srpna roku 2018 bylo zrušeno prvoinstanční rozhodnutí úřadu, ale do nového rozhodnutí úřadu zůstalo v platnosti předběžné opatření, jímž se zadavateli zakazuje uzavřít smlouva s vybraným uchazečem.

Ministerstvo se totiž vzdalo práva na rozklad a předběžné opatření tím zaniklo ze zákona. Tento postup jsme zvolili, abychom hájili zájmy státu a předešli dalším účelovým námitkám a zdržováním. Aby celé naše několikaleté snažení mělo smysl, bylo ministerstvo povinno smlouvu uzavřít do konce října roku 2018. Stihli jsme to jen taktak. U takové soutěže totiž nelze počítat jen s lhůtami ze zákona, ale i s tím, že se účastníci soutěže budou obracet na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, který žádné závazné termíny nemá. Dámy a pánové, rád bych ještě okomentoval jednu věc.

Kromě toho, že bychom si svůj systém koupili podruhé, si máme koupit lidi, kteří nám druhý den mohou dát výpověď. Zákon logicky ani nepřipouští, aby stát tímto způsobem nakupoval firmy.

Podstatnou část mu zajišťují subdodavatelé, které stát opět musel vysoutěžit, a to, jak známo, vyžaduje čas, který jsme neměli. A to už nemluvím o tom, že bychom v takovém případě byli nuceni systém provozovat na základě servisní smlouvy s firmou Kapsch, o které pan Feix cudně ve své nabídce pomlčel, a nikdy neřekl, kolik by za stát musel ročně platit. Celkově je zcela evidentní, že návrh byl jen dalším ze způsobů, jak využít časového presu, do kterého nás dostali, a k tomu, abychom při výběru mýta i nadále byli plně závislí na stávajícím dodavateli.

Tím se dostávám k úplnému závěru.

Nicméně mohu potvrdit, že šlo o různá jednání na koaličním půdorysu předsedů stran, řídícího výboru na mýto nebo dopravní koaliční rady.

A tak tomu také v tomto případě bylo. To je prakticky vše, co k tomu mohu sdělit. A jak jsem řekl na začátku, Ministerstvo dopravy ani já osobně nemáme žádné informace o tom, že by se orgány činné v trestním řízení zabývaly dodatkem ke smlouvě s firmou Kapsch nebo zadávacím řízením na výběr mýta, na kterých ministerstvo během mého působení pracovalo. Děkuji za pozornost. Děkuji, pane ministře. Než budeme pokračovat, tak vás seznámím s dalšími omluvami.

Jenom na vysvětlenou toho dalšího postupu. Tento bod jsme do programu zařadili na 13. schůzi, teď máme 27. schůzi, a tehdy ho navrhl pan předseda Jan Bartošek. Proto je i po pevném zařazení tohoto bodu navrhovatelem a já ho nyní prosím, aby vystoupil. Současně ho prosím, aby se poté stal v souladu s tradicí zpravodajem tohoto bodu. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené paní poslankyně, vážení poslanci, nepochybně mnoho z nás má na pana ministra v této věci řadu otázek, a proto má řeč nebude příliš dlouhá, abyste se mohli zeptat.

Tedy téměř před rokem. Není to téma nové. Již tehdy jsme upozorňovali na to, že výběrové řízení na mýtný systém provází celá řada nejasností, které by měly být objasněny. Vůle vlády, resp. vládní koalice byla jiná. Bod se sice zařadil, ale neposunoval do programu, protože se ukazovalo, že vlastně vláda informovat o ničem nechce, patrně s nadějí, že celé téma vyšumí a nebudeme se tím muset zabývat. Možná kdyby tehdy vláda o výběrovém řízení na mýtný systém Poslaneckou sněmovnu z iniciativy KDUČSL informovala, nemuseli bychom být svědky událostí posledních dní. Tehdy to ještě mohlo být bez policie. Lidovci dlouhodobě upozorňovali, že hnutí ANO od roku 2014 nezvládá na Ministerstvu dopravy řádnou přípravu tendrů, konkrétně otevřeného tendru na mýtný systém. Bohužel se to projevilo v roce 2016, kdy tento systém byl bez řádné soutěže prodloužen u společnosti Kapsch. A nyní se ukazuje, že také výběrové řízení z minulého roku vzbuzuje velkou pozornost. Je potřeba také zmínit, abychom nebojovali minulé války, ale soustředili se na to, co se děje teď a tady, proto je důležité zmínit i roli pana poslance Faltýnka prostřednictvím pana předsedajícího, kdy se mohu vyjádřit nejenom jako předseda poslaneckého klubu KDUČSL, ale také jako místopředseda strany, která byla v minulé koaliční vládě. Nepamatujeme, že by padlo ať už na úrovni koaliční rady vlády, nebo tzv. monitorovacího výboru pro výběr mýtného systému nějaké pověření pro pana poslance Faltýnka, aby vyjednával výběr mýtného systému, případně dojednával záležitosti s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. Kolegové, kteří se účastnili minulé vlády, opravdu nepamatují, že by pověření, o kterém pan poslanec Faltýnek mluví, reálně vzniklo.